Schválená novela zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla zpracována s cílem uvést do souladu naše stávající úpravy s právem Evropské unie. Navrhovaná novela, tedy ta, kterou vám nyní předkládám, pouze odstraňuje vzniklé nejasnosti v přijaté novele. Současně mi dovolte vám sdělit, že návrh neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, ani není v rozporu s právními akty Evropské unie. Navrhovaná novela rovněž nepředstavuje žádné dodatečné nároky na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty, a dokonce předpokládáme, že bude mít pozitivní dopad v podnikatelském prostředí.

Návrh zákona nemá sociální dopady, nemá dopady na rovné postavení mužů a žen ani na životní prostředí. Rovněž tak nepředpokládá vznik korupčních rizik. Paní a pánové, já vám v této chvíli poděkuji za pozornost a požádám vás o to, abyste umožnili schválení novely již v prvním čtení. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Ovšem zákon č. 131, který novelizuje energetický zákon, je velmi rozsáhlou změnou, takže je to nepříjemné, ale musím potvrdit slova pana předkladatele, že se nám takříkajíc do návrhu, respektive do zákona vloudila chyba. Potvrzuji proto slova pana předkladatele. Dovolte mi, abych vás seznámil s názorem vlády k tomuto návrhu, tedy ke sněmovnímu tisku 585, který máme před sebou.

Vláda akceptuje snahu poslanců napravit chybu vzniklou zpracováním pozměňovacího návrhu. V tuto chvíli zbývá jen dodat, že podporuji projednání v režimu zákona § 90. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu.

Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já tedy si nejsem úplně jistý, že šlo o chybu, a už vůbec nerad bych vršil chybu na chybu.

Pro ty z vás, kteří tomu nevěnovali příliš velkou pozornost, tak jde o to, že výrobce elektrické energie, jehož hlavní činností je zemědělská výroba, nemusí mít známého vlastníka, aby měl nárok na podpory, státní dotace atd. Ještě jednou: Jestliže jde o fotovoltaiku nebo jiné oblasti výroby elektrické energie, nemusí být znám vlastník, aby mohl žádat o státní podporu. Tolik kauz tady máme, každou chvíli nějakou, a my řekneme no, stala se chyba, prosím vás, tak ať tedy každý, kdo má ve svém předmětu činnosti u firmy, nemusí říkat, komu ta firma patří. A my vlastně ani nechceme vědět, komu ty zdroje elektrické energie patří, přestože tam posíláme státní dotace.

A tady vláda říká to je v pořádku, schvalte to, je to výborné.

Mně to jedno není, ani poslaneckému klubu TOP 09, a tak jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a TOP 09 blokuji, nebo využívám možnosti toho, aby tento zákon nebyl schválen již v prvním čtení, ale byl přidělen do některého z výborů, ať už hospodářského, nebo zemědělského. Já si spíš myslím, že nejde ani tak o zemědělství, byť možná někomu ano, ale že by měl být v kontextu energetického zákona a všeho toho, o čemž se bavíme, spíše v hospodářském výboru. Ale nebráním se tomu, aby to projednal i zemědělský výbor i hospodářský výbor, protože si myslím, že o tomhle problému se mluvit má a rozhodně ne v devadesátce. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě před pokračováním rozpravy přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny.

To mi nějak v tom procesu uniklo, protože já samozřejmě bych spíše očekával, že tady vystoupí zástupce Ministerstva průmyslu, řekne: došlo k těm a těm chybám, chceme je takto a takto napravit, bude to mít takové a takové dopady. Myslím, že by to bylo plně legitimní. Protože skutečně tam těch změn byly stovky a stovky.

Děkuji. Já to vysvětlím. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, došlo k tomu tak, že tu chybu jsme zjistili ve chvíli, kdy byly už parlamentní prázdniny. A protože tady v ten moment nikdo jiný nebyl než já jako místopředseda Poslanecké sněmovny, tak ta delegace přišla za mnou. Já jsem nechal prověřovat na našem organizačním a legislativním odboru celý text zákona i průběh hlasování. Zjistil jsem, že žel ti stěžovatelé mají pravdu, a porovnal jsem tedy ten text s původním textem o hlasování ve výborech a v Poslanecké sněmovně. Žel, jiný výklad, než že došlo v podstatě k chybě v psaní, k technické chybě při přepisu, nebylo možné dospět. Abychom nezdržovali ten proces, protože jsem to bral, jako že to nebyla věc vlády ani vládní koalice, že to byla věc Poslanecké sněmovny, tak jsem požádal vzhledem k tomu, že šlo o zemědělce, kolegu Kováčika, aby tu drobnou novelu, kterou jsem okamžitě připravil, se mnou spolupodepsal, aby šla co nejdříve do legislativního procesu.